Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k mému předřečníkovi jenom krátce prostřednictvím pana místopředsedy. Víte, to, že neslyšíte nic jiného než o majetku a o vyrovnání, to je dáno tím, že prostě dvě nebo minimálně tři strany v této Poslanecké sněmovně si z toho udělaly předvolební téma.

Nyní pan poslanec Pavel Kováčik také ve faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Jenom poznamenávám, že v uvozovkách nálada obyvatelstva, čili názorové rozložení obyvatelstva, je, že téměř 90 % občanů této země má problém s tím způsobem řešení církevních restitucí, má problém s tím zákonem.

A ještě, jak to vypadá, dlouho bude.

Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, chtěla reagovat na vystoupení pana poslance Foldyny.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce zareaguji. Ano, pane kolego Kováčiku prostřednictvím pana místopředsedy, já samozřejmě vím o tom rozložení nálad ve společnosti.

A já jsem mluvil i o předvolební kampani před volbami do Poslanecké sněmovny. To bohužel tak je.

A musíte taky říct, že se uvolňují pozemky, které byly zablokovány a se kterými města a obce nemohly nakládat.

Tak já přímo navážu na slova, která tady řekl předřečník kolega Hovorka o tom, jaké informace jsou z médií, co v televizi mohou občané vidět.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady pořád zaznívá. Ty restituce.

Já se divím. To, co udělali tenkrát oni, tak můžete přece použít také. A pokud se týká toho financování. Byl zvolen ten způsob. Podívejme se, jak je to řešeno v jiných zemích okolních Francie, Rakousko, Německo, Irsko.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Je to téma. Je to naprosto v pořádku. Co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Bude to prostě tak, jak se to řeklo, a bude to v pořádku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom pár poznámek ke kolegovi Fiedlerovi prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, pan ministr kultury přece není ministrem televize a ministrem rozhlasu. Víte, že se tady volí do mediálních rad, které mají dohled nad tím, co se vysílá, jak se vysílá, mohou do toho zasáhnout.

A ty dobré zprávy se nezveřejňují, protože ty nezvyšují sledovanost televize, nezvyšují sledovanost rozhlasu a samozřejmě ani prodej deníků.